Já budu velmi stručný.

Zákon byl tady projednán. Ještě jedna věc.

Další převážnou míru dostaly mikro a malé a střední podniky. Takže jenom pro informaci, 25 % dotací dostaly velké podniky, všechno ostatní šlo na malé a střední. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Zákon o zemědělství, o kterém teď mluvil pan ministr, jsem také spolupodepsala, ano, ten by snad nějaké zjednodušení mohl přinést, ale je to stejně málo. Já jsem pevně přesvědčená o tom, že je prostě nezastupujete. A jenom co se týká toho vy se tady neustále zaklínáte i tady s panem předsedou Faltýnkem toho dobrovolného zastropování, které se snažíte vyjednat. Prostě dobrovolně byste to udělali dávno, to můžete udělat teď, na to nepotřebujete nějaké vyjednávání.

Tak teď je na řadě s faktickou poznámkou pan předseda Michálek, který je přihlášen elektronicky, a po něm pan ministr s faktickou poznámkou, který se hlásí z místa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Pokud jde o to, co je to ovládající osoba, tak tu máme definovanou v § 74 obchodního zákoníku, který říká, že ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Takže tam máme napsáno, že to může být jak přímo, tak nepřímo. Dokonce jsou tam potom rozvedeny domněnky, které upravují tzv. jednání ve shodě. A v konkrétním případě je nutné posoudit, jestli je ta daná osoba ovládající osobou. O to právě se snaží Evropská komise v tom svém auditu. A samozřejmě je to jejím úkolem vykládat i české právo, protože aplikuje ten daný právní řád.

Takže Evropská komise samozřejmě jako každý orgán, který aplikuje právo, musí vykládat, interpretovat i české právní předpisy. A v této věci neexistuje žádný precedenční nebo kvaziprecedenční soudní výklad, takže nezbývá, než aby si ten orgán, který aplikuje právo, učinil úsudek na základě interpretačních metod. Takže to, co tady zaznělo ze strany pana Faltýnka, není úplně přesné a správné. Myslím si, že je logické, že pokud si někdo dosadí právníka a manželku do nějaké firmy, tak se nemůže vyhnout těm povinnostem a důsledkům, které z toho vyplývají, odpovědnosti za újmu apod., ani této povinnosti. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Toman. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Co se týká další věci, máme to v pozici, to znamená, je to zcela jistě prosaditelné a myslím, že to umožní malým zemědělcům dostávat daleko více peněz jednodušším způsobem. Tolik na doplnění.

Děkuji. Nyní budeme pokračovat v rozpravě těmi, kdo jsou přihlášeni do rozpravy.

Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové, pane premiére, kolegové poslanci a poslankyně už velmi přesně pojmenovali důvody, proč bychom dnes měli vyslovit vládě nedůvěru. Já se k nim také dostanu, ale nejdřív vám řeknu důvody, proč jsem zvažoval další vládnutí Andreje Babiše dnes podpořit. Andrej Babiš není obyčejný nudný premiér.

Pan premiér je člověk, který dokáže dostat na náměstí statisíce lidí. Pokud Andrej Babiš dokončí své druhé volební období, tak dokáže, že je možné makat a přitom promrhat osm let ekonomického růstu.

A je to apel jak na občany, tak na nás na politiky. Proto, vážený pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, i přes tyto vaše nesporné zásluhy dnes nedám důvěru ani vám, ani vaší vládě. Hlavním důvodem, alespoň pro mě, je to, jakým způsobem udržujete a živíte svoji politickou moc. Většině důchodců v naší zemi se žije špatně a vy tuto jejich situaci zneužíváte ve svůj prospěch.

Neděláte nic, aby se důchodci neměli do budoucna spíše hůře.

Jenom pro vás, kteří máte rádi čísla, ještě doplním, že poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě je nejnižší za posledních dvacet let a v roce 2013, kdy Andrej Babiš usedl do křesla ministra financí, to bylo 42 % a aktuálně je to pouze 38 %. Otázka důchodů je exemplární příklad, jakým způsobem funguje současná vláda. Současná vláda neřeší žádné skutečné problémy naší země a samozřejmě to platí i pro to minulé a současné volební období. Andrej Babiš tady vládne už šest let, už šest let Andrej Babiš využívá dlouhodobý hospodářský růst pouze ke kupování voličů.